Pokládáte proběhlý audit Ministerstva financí na monitorovacím systému za standardní, profesionální a kvalifikovaný, nebo ne? Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl panu poslanci Fiedlerovi také říci, aby se nedivil.

Takže z toho lze samozřejmě jenom spekulovat, k čemu ten auditní orgán byl tvořen a jakým způsobem. Děkuji panu poslanci Hegerovi. Příště prosím historky panu poslanci Fiedlerovi pouze mým prostřednictvím.

Vážený pane předsedající, vážení kolegové, odpovím na otázku prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Kalouskovi.

My trváme na tom, co jsme uvedli v naší stížnosti. My trváme na tom, že audit považujeme za neprofesionální, trváme na tom, že jsou tam pochybení.

Takto to nemělo být odesláno do Bruselu. My jsme neměli šanci to ovlivnit. To považuji za velké pochybení. Jestli vám to takto stačí, prostřednictvím pana předsedajícího? Nyní vystoupí pan zpravodaj Adam. Pěkné dopoledne, dámy a pánové.

Já jsem z jeho vyjádření nezaslechl vlastně jedinou odpověď na otázky, které jsme tady kladli hned na samém začátku. Je monitorovací systém skutečně předražený? To tvrdí Ministerstvo financí. Je, nebo není? Byl audit profesionální? Pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, je pravdou, že se na tom samotném auditu podílela firma, která neuspěla v tendru na dodávku samotného monitorovacího systému? Je to pravda?

To už jsme teď započali.

Na ty všechny také mysleme a skutečně spějme k tomu, aby se s čerpáním evropských fondů začalo co nejdříve. Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci evropského výboru je si vědom této okolnosti, snaží se co nejvíce přispět k tomu, aby se ta věc rozběhla.

Účast na tom přislíbila paní ministryně.

Navíc jsme pozvali k jednání také představitele právě veřejnosti, Asociace krajů, Svazu měst a obcí České republiky, Svazu místních samospráv, sítě místních akčních skupin, budou tam také představitelé jak hospodářské, agrární, tak průmyslové komory.

Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych svou faktickou poznámku chtěla využít k dotazu. Inspirovala mě paní ministryně Šlechtová tím, že odpověděla jednoznačně na dotaz, který zde zazněl z úst pana poslance Kalouska.

Má výhrady k tomu, jak tento audit proběhl, i k tomu, čemu byla vystavena ona sama jako ministryně pro místní rozvoj. Já se tedy chci zeptat té druhé strany, chci se zeptat pana ministra financí, zda on si stojí za auditem, který zpracovalo jeho ministerstvo, protože jsem sledovala v průběhu jeho různá vyjádření. Později se za něj postavil, aby jej poté opět zpochybnil, a nyní říká, že o žádný střet nejde.